Ale stavební zákon, to není otázka půl roku. To je prostě opravdu složitá věc a dotýká se každého.

Není pravda, že dobré úmysly a dobré záměry vždycky vedou tou správnou cestou. Bohužel znám to jinak, většinou končí v pekle. S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Ostatně i k tomu návrhu na urychlení výstavby jsme se přihlásili. Nicméně je tam prostě ten problém, že tam je určitý střet různých zájmů, že obec jakožto investor chce uskutečnit ten záměr, má za cíl uskutečnit záměr v maximálním rozsahu, a ten, kdo o tom rozhoduje, stavební úřad, má za úkol zase nějakým rozumným způsobem vyvážit konkurující si zájmy. Já bych to chtěl uzavřít už teď tím, že bych navrhl, aby tento tisk byl přikázán i výboru pro veřejnou správu jakožto dalšímu výboru, protože jde o problematiku správního řádu a problematika správního řádu patří do oblasti veřejné správy. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím a ptám se pana navrhovatele, paní zpravodajky, zda mají zájem o závěrečná slova. Mají. Takže pan hejtman vystoupí se závěrečným slovem. Prosím, pane hejtmane. Dámy a pánové, velice děkuji za tuto diskuzi. Ona opravdu je mimořádně důležitá, protože v tuto chvíli i na výborech se bude diskutovat, zdali jednáme o spojeném modelu územní veřejné správy i nadále, či zdali začínáme jednat o oddělení, ale upozorňuji, že je to nová reforma veřejné správy, a upozorňuji, že ta by nastala po 15 letech, protože je to přesně 15 let, kdy zanikly okresní úřady, a to byl ten oddělený výkon veřejné správy. Přátelé, jestli já bych něco veřejné správě jednou přál, tak je to to, aby se konečně přestala reformovat, protože jedině v té chvíli bude efektivní, a jestli mohu poprosit, aby Poslanecká sněmovna se zabývala především zjednodušením veřejné správy jako takové, která je opravdu pro občana velmi, velmi nepřehledná. Ale rozhodně tento návrh zákona směřuje spíš ke zjednodušení, ke zkrácení správního řízení, a to je náš cíl. Děkuji za pozornost. Děkuji. Paní zpravodajka si nepřeje vystoupit se závěrečným slovem. Já neeviduji žádný návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli ani na zamítnutí předloženého návrhu, takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo to přikázat jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor sice nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale v rozpravě zazněl návrh pana předsedy Michálka, abychom návrh přikázali výboru pro veřejnou správu. Má někdo prosím návrh na přikázání ještě dalšímu výboru k projednání? Není tomu tak. Takže budeme hlasovat o tom, že tento návrh přikážeme k projednání výboru pro veřejnou správu. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu jako dalšímu výboru. Děkuji a končím projednávání tohoto bodu.